Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 62. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás zde vítám. Aby byla zaznamenána naše účast, nejprve vás odhlásím a prosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Konstatuji, že poslanci, kteří nejsou přítomni ani nejsou omluveni písemně, se považují za omluvené na základě dohody předsedů poslaneckých klubů. Přečtu omluvy členů vlády. Paní ministryně Jana Maláčová zdravotní důvody, pan ministr Tomáš Petříček zdravotní důvody, pan ministr Robert Plaga pracovní důvody a pan ministr Miroslav Toman zdravotní důvody. Dnešní jednání bychom měli zahájit projednáváním bodů z bloku třetích čtení, u nichž byly splněny zákonné lhůty.

Poté bychom případně pokračovali projednáváním bodů dle schváleného pořadu schůze, zákony ve druhém čtení. Ptám se, jestli má někdo návrh na změnu pořadu schůze. Paní poslankyně Valachová. Prosím, máte slovo.

Děkuji vám.

Poslancům a poslankyním dlužím vysvětlení.

Prosím, pan poslanec.

Vážení kolegové, já bych chtěl dozařadit bod vysvětlení pana ministra zdravotnictví a pana předsedy Faltýnka k včerejší události a myslím si, že bychom to mohli zvládnout i teď rovnou, protože si myslím, že to tady zcela jednoznačně rezonuje a že je to velmi problematické, protože takto si opravdu důvěru občanů v ta vládní nařízení nezískáme a bez té důvěry jsou ta opatření k ničemu a povede to jenom ke konfliktům. Děkuji za tuto výzvu.

Já jsem poprosil pana ministra Prymulu, až bude mít chvilku čas, abychom se potkali, aby mě informoval jako předsedu klubu o aktuální situaci a současně mi vysvětlil tu otázku zahraniční mise lékařů z Ameriky, protože to bude muset schvalovat Poslanecká sněmovna.

Na doplnění.

Pan předseda Bartošek. Prosím.

Tak jsem předpokládal, že na Ministerstvu zdravotnictví je dostatek kanceláří, kde se dá setkat. Já jsem poprosil pana profesora Prymulu, abychom se potkali k této debatě, která nebyla pět minut, omlouvám se, až bude mít čas.

Já poprosím, abychom krotili své emoce a zkusili to projednat racionálně. Prosím. Nezlobte se, ale jsme fakt v těžké situaci.

Proboha, to přece nejde! Ve chvíli, kdy se z toho začnu vykrucovat a vysvětlovat, že vlastně ta pravidla tak trochu jsem porušil, ale úplně neporušil a že je to úplně v pořádku, tak přesně tak se bude chovat celý národ.

Prostě to nejde. Eurokomisař, a rezignoval.